Je to diskuze o tom, jaký význam má slovo manželství.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, když jsem přemýšlel, jak začít své vystoupení, tak jsem se podíval, že vlastně mottem jedné z kampaní za to, aby tady manželství bylo pro všechny, bylo láska je jen jedna.

Je tady druhý návrh, který říká: chceme manželství pro všechny, pro osoby stejného pohlaví, a chceme, aby všichni k tomu měli vlastně stejné možnosti a stejný přístup.

Takže není to jednoduchá role manžela, táty. Ale je to pojem, který definuje to, co nám dává základní stavební prvek naší společnosti.

Ta je prostě dána tím, že tuto schopnost mají osoby opačného pohlaví.

Já jsem viděl ten návrh, který tady leží jako ten druhý sněmovní tisk.

To vůbec ne. Máme se zamýšlet nad tím, jak můžeme rodiče v tomto podporovat.